Ptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

O totéž požádám paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, poslanci a poslankyně, k tomuto sněmovnímu tisku byl doručen jeden pozměňovací návrh, který se týkal pouze odložení účinnosti toho zákona. Dovolte mi, abych ho tady odcitoval přesně.

Článek III Účinnost zní takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. S tímto pozměňovacím návrhem garanční výbor vyslovil jednohlasný souhlas na svém jednání 6. 6. Děkuji panu zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Je jediný pozměňovací návrh a hlasování jako o celku.

Kdo je proti?

Postup byl schválen. Nyní budeme hlasovat tedy o účinnosti zákona, tak jak ji přednesl zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím, zopakujte stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.